Dneska se to děje. A já mám pro vás pár čísel z veřejně dostupných zdrojů.

Spotřeba vajec se trošku snížila, nicméně v roce 2001 byla domácí spotřeba vajec kryta výrobou ze 100 %, v roce 2014 již jen z 83 %.

To jsou konkrétní výsledky české zemědělské politiky za období předcházejících vlád. Co nejmenší soběstačnost, všechno dovážet odjinud a připravovat podmínky pro zahraniční společnosti.

Vrátím se do minulého týdne. Ono totiž není vůbec známo, že by i velké nadnárodní potravinářské společnosti, které jsou rovněž oligopoly, se u svých odběratelů dopouštěly využívání svého postavení na trhu, například požadovaly poplatek za to, že si je zařadí oni do svého prodeje, anebo jim vyúčtovali svoji dopravu. To se bezpochyby může stát. Ale nebylo to zaznamenáno.

Vidíte, vidíte.

Řetězce uvádějí, že odebírají 80 % zboží od českých dodavatelů. To je dle průzkumu pravda, ale neznamená to, že je to 80 % českého zboží.

Co je to ten faktor strachu? A každý, kdo tam dodává, zaměstnává lidi. Možná se zničí i celé rodiny, protože tam mnohdy pracují oba manželé.

To znamená, že v příslušných správních či soudních řízeních není možné ze strany dodavatele očekávat stížnost ani svědectví.

Někteří z vás řekli, že obchodní řetězce omezí v důsledku přijetí zákona o významné tržní síle prodej českých potravin.

A jaký je k tomu důvod? Já myslím, že právě naopak. Díky odstranění takzvané zadní marže obchodu se uvolní finanční prostor pro snížení cen potravin.

Schválením nového zákona o významné tržní síle se zvýší ceny potravin.

Paní poslankyně, já vás na chvilku přeruším a počkáme až se kolegové zklidní, protože ten hluk... Děkuji.

To není nic nelegálního. Já jenom, že se jim hodně snížily odvody do státní kasy. A jestliže řetězec vykazuje z obchodního obratu v desítkách miliard jedno až dvě procenta zisku, tak si myslím, že my, kteří si říkáme, že umíme trochu počítat, bychom si měli říct, že něco asi není úplně v pořádku.